Tak v tom případě mě trochu zaráží, že to tady opět řešíme nějaké dva roky.

To tam je napsáno.

Zároveň s tím souvisí, kdy budou vypsána výběrová řízení na tuto pozici, nebo nějakým způsobem tam přejdou lidé v rámci Ministerstva vnitra.

Kdo to bude platit?

Ale příště bych poprosil Ministerstvo vnitra, pokud budeme implementovat jakékoliv další směrnice nebo nařízení, abychom to dělali včas a pak to tady takhle určitým způsobem rychle netlačili celým Parlamentem. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Klánovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný, poté pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rozšířil okruh otázek, které už tady byly položeny, protože ten zákon s kuriózním názvem poskytování elektronických služeb vytvářejících důvěru se opírá o evropskou směrnici, která už měla být implementována, a ta má v podstatě charakter dvou věcí. Za prvé zrovnoprávnit elektronické a písemné dokumenty a za druhé vytvořit jednotnou identitu.

Proto se mi nelíbí minimalistický přístup, protože minimalistický přístup bych nahradil přístupem správným, protože to budou neuvěřitelné náklady, a budeme novelizovat novely novel, uvádět jak soukromé subjekty, tak i právní subjekty do stavu naprosté nejistoty, což bude nakonec výsledkem té elektronické identity, která už v některých státech, jako například v Estonsku, je zavedena.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Pilnému. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl pouze vyhovět kolegovi Klánovi, protože tady hovořil o tom, že někdo požádá o zkrácení na třicet dní ve výborech k projednání, takže to takto činím. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem ve svém ranním vystoupení žádal Poslaneckou sněmovnu o hlasování, aby právě tento bod byl vyřazen z jednání Poslanecké sněmovny, tak teď možná znovu, ale obšírněji, vysvětlím, proč jsem tak činil.

Diskutovali jsme ve výboru pro veřejnou správu také skutečnost, že českým občanům například jsou za poplatek 500 korun nabízeny občanské průkazy s čipem, přičemž ten čip vypadá, že Česká republika nikdy nevyužije, protože už v té době bude absolutně zastaralý.